Ale na jaké úrovni?

Ale já se ptám, jakým způsobem?

Mě šokuje, že pan poradce pana premiéra říká, že by naši spoluobčané měli chodit nakupovat do Polska. My jsme byli obviňováni, že jsme navrhovali zastropování pohonných hmot.

A co se stalo v Polsku?

Mně to psali někteří spoluobčané, že kolik lidí, jak velký košík tam nakoupí, jak často tam nakupují, kolik to je lidí.

Nechápu to.

Víte kolik?

Je to lež! Je to lež.

To nechápu. Byl to zásadní omyl ČNB.

No tak samozřejmě, způsobila to nejdřív...

A je to špatně samozřejmě, protože všechny ty prognózy nevyšly.

Takže nic není pravda. Oni vůbec nechápou, jak to funguje, a je to špatně. Takže znovu opakuji, já jsem rád, že jsme lidem dávali peníze, naši lidi nejsou hloupí. Mají úspory, ano.